Pozměňovací návrh také zohledňuje významné postavení národního CERT.

Pozměňovací návrh také reflektuje požadavky na koncepční změnu výběru osoby inspektora kybernetické obrany, když se nově má jednat o osobu jmenovanou z odborníků mimo struktury Vojenského zpravodajství, než jak navrhuje vládní návrh zákona. Dává se tím prostor k výběru erudované osoby, která má renomé v rámci odborné veřejnosti a bude moci lépe naplnit záměr v provádění kontroly ze strany nezávislé důvěryhodné osoby. V návaznosti na to se stanovuje, že činnost inspektora kybernetické obrany může být vykonávána jak v rámci vojenského služebního, tak i zaměstnaneckého poměru, kdy však bude příslušníkem Vojenského zpravodajství. Tato skutečnost je zásadní pro záměr vykonávání vnitřní kontroly a doplnění tak externích nezávislých kontrolních mechanismů. Pozměňovací návrh v neposlední řadě zohledňuje i dílčí připomínky, kterým je vyjasnění procesních podmínek umisťování nástrojů detekce, především pro příklady prodlužování lhůty, kde bylo dodáno, že před každým takovým rozhodnutím musí dojít k opětovnému posouzení důvodnosti naplnění podmínek takového kroku. Všechny tyto výše uvedené změny vznikly v rámci diskuzí a připomínek odborné veřejnosti k návrhu zákona. Nad rámec toho pak pozměňovací návrh přináší také změnu v úpravě orgánů nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Současná právní úprava totiž obsahuje požadavek, že vláda musí vždy Poslanecké sněmovně navrhnout nejméně dvojnásobný počet osob, než je počet obsazovaných míst v orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb. Při první volbě by se tedy mělo jednat o nejméně deset kandidátů. Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb však do dnešního dne nezahájil svou činnost. Základním důvodem této skutečnosti je pravděpodobně nízký počet osob, jež by splňovaly zákonem vymezená kritéria. Navrhuje se proto, aby zákon neobsahoval povinnost vlády navrhovat minimálně dvojnásobný počet kandidátů do orgánů nezávislé kontroly zpravodajských služeb, než je počet obsazovaných míst. Zásadní skutečností je, že Poslanecká sněmovna není návrhy vlády vázána. Za takové konstelace je požadavek na nutnost dvojnásobného počtu kandidátů především při první volbě nejenže nadbytečný, ale přímo kontraproduktivní.

Nejen, že dané kritérium může být ve svém důsledku další překážkou pro výběr vhodných kandidátů, ale bylo by i vhodnější, aby v rámci tohoto orgánu působily osoby se znalostmi nejen z právní oblasti, ale i z oblasti bezpečnostní, kybernetické, zpravodajské či ochrany osobních údajů.

A dále přichází s ustanoveními, která reflektují specifické postavení Vojenského zpravodajství jakožto zpravodajské služby, která se stává v případě nových kompetencí oproti běžné službě vojáka z povolání ještě výraznější.

Zejména ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje důležitý zájem služby, povolat občana do služebního poměru, nebo zařadit příslušníka Vojenského zpravodajství na příslušné místo, i když nesplňují kvalifikační předpoklady nebo podmínky zdravotní způsobilosti stanovené pro dané služební místo ve Vojenském zpravodajství.

Návrhem zákona se zabývala i Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, která návrh projednala dne 5. 11. 2020 a doporučila Sněmovně přijetí tohoto návrhu usnesením pod číslem tisku 800/3. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Přečtu ještě jednou dodatečnou omluvu.

Paní poslankyně Černochová, prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, já jsem místopředsedkyně této ctěné komise, takže si dovolím zastoupit pana kolegu poslance Lipavského a sdělit Sněmovně, že stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, tisk 800, novelu zákona o Vojenském zpravodajství projednala dne 5. listopadu 2020 a doporučila Sněmovně tuto novelu schválit ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou totožné s pozměňovacími návrhy přijatými výborem pro obranu, které zde zdůvodnil pan zpravodaj, poslanec Ratiborský. Já vám děkuji. Pana předsedu nevidím, ale paní poslankyně Válková, prosím. Děkuji. Nakonec k němu zaujal souhlasné stanovisko. My jsme nejvíce diskutovali dvě věci.

A je to tak i správně. Nicméně tam se předvídá zřízení kontrolního orgánu.

Takže pokud vím, tak tam bylo navrženo asi pět nebo sedm lidí. Je třeba, jak už tady bylo řečeno, mnohem více, aby bylo z čeho vybírat. Čili se zdá, že je to nesplnitelný úkol.

A tady musím říci, že došlo ke kompromisu, se kterým můžeme takzvaně žít, takže ústavněprávní výbor nakonec řekl ano.